Existuje pouze jedna povinnost a tou je zápis záznamu očkování do systému eRecept.

Děkuji za slovo. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, potom s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová.

Potom se to bude hlasovat a třeba to neprojde.

To znamená, ta debata, jestli to předkládá ministr zdravotnictví, nebo ministr zemědělství no logicky jeden z nich, protože pokaždé se to týká nějaké části jednoho a toho samého zákona.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Samozřejmě že zdravotnická veřejnost k tomu musí mít připomínky, protože to prostě není dobře, proto je tam máme.

Já bych jenom chtěla ještě říci tady všem, že beru za slovo pana kolegu Kaňkovského a pana kolegu Philippa. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Janulíka. Děkuji za slovo. Jenom na margo toho, že chcete měnit to, co dobře funguje.

Jako dvakrát?